Jenom bych chtěl podotknout, že k tomuto se a já děkuji paní ministryni dneska za to její neutrální stanovisko, nicméně toto ona už sama avizovala veřejně někdy na začátku června, když o tom byla veřejná diskuse. Jsme skutečně, nebo já jsem skutečně přesvědčen, že to výslovné zakotvení toho speciálního pravidla pro určování skutečného majitele korporace, jejíž podíl je spravován v tom právním uspořádání, tedy ve svěřenském fondu, je nadbytečné, proto navrhuji toto zrušit.

Pokud neprojde toto výslovné definování přístupu k určování skutečných vlastníků svěřenských fondů a těch, kteří... aby bylo naprosto jasné, že tedy vlastníky jsou ti, kteří tam vložili ty jednotlivé korporace, tak abychom alespoň vypustili ten odstavec 4, což je ten můj předmětný pozměňovací návrh, který by minimálně tedy narovnal ty podmínky pro všechny tak, aby byly stejné.

Děkuji pěkně. Pardon, ano. Já se omlouvám.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji, že jste podpořili program této mimořádné schůze. Jsem rád, že se nám podařilo najít ten čas, aby i paní ministryně se mohla zúčastnit a projednali jsme tento důležitý zásadní protikorupční zákon, i když to tedy bylo na základě podpisu poslanců. Já se chci připojit k tomu, co už tady zaznělo. Stejná pravidla by měla platit pro všechny. A chceme nastavit ten systém, aby byl skutečně efektivní, protože bavíme se tady o tom, jak bojovat s praním špinavých peněz, jak bojovat s finančními podvody apod. Není možné připustit, aby například velkým firmám, korporacím se ukládaly naprosto miniaturní pokuty, které pro ně nebudou mít odrazující efekt.

Toto jsou návrhy, které zajistí, že ten zákon skutečně bude fungovat a povede k tomu, že dohledáme u každé té nekalé činnosti, kdo je skutečným majitelem, který stojí za tou nekalou činností, který z ní má prospěch, a nebudeme se setkávat s takovými problémy, jako se každý den setkáváme s tím, že nám různé subjekty porušují povinnost zakládat účetní závěrky do Sbírky listin v obchodním rejstříku. Jenom připomenu, že se pohybujeme kolem 25 až 30 % subjektů, které dodržují tu povinnost. U té evidence skutečných majitelů ta čísla naplněnosti jsou taky extrémně nízká. Takže pokud chceme zákon, který bude fungovat v praxi, nejenom na papíře, tak je potřeba ta pravidla nastavit tak, aby ten zákon byl vynutitelný.

Logicky tedy pokud jde o pravidlo interpretační, tak v něm být podle mého názoru nemusí. Opakuji ještě jednou, pokud tam byl nějaký jiný záměr, a to záměr takový, že nešlo o to zavést interpretační pravidlo do českého právního řádu, ale udělat a je jedno, jestli jde o pana premiéra, nebo nějakou jinou osobu speciální výjimku, tak to je samozřejmě něco, co sociální demokracie nemůže podpořit.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající. Velmi krátce. Nejsem tedy vzděláním právník, nicméně z právní analýzy vycházím a nemohu se ztotožnit se stanoviskem, které zde přednesl pan kolega Chvojka, a rád bych vás požádal naopak o podporu pozměňovacího návrhu pod označením C1.

A to je základem toho, o co nám přece v tomto zákoně jde. Za touto logikou jde i můj pozměňovací návrh, a koneckonců tento pozměňovací návrh má dokonce doporučující stanovisko ústavněprávního výboru.